Hezké odpoledne, milé kolegyně, milí kolegové, vážený pane premiére i vážený pane ministře.

Já a mí kolegové jsme jménem našeho klubu předložili pozměňovací návrhy, které měly uspořit 30 miliard a snížit plánovaný schodek ze 70 na 40. Včera pan ministr financí oznámil, že bude přebytkový, nebo nejhůře vyrovnaný státní rozpočet v roce 2016. Tak sami zvažte, kdo měl pravdu loni v prosinci. My, kteří jsme chtěli uspořit 30 miliard?

Letos opět přijdeme se sadou pozměňovacích návrhů, které budou snižovat výdaje. A stejně jako loni je navrhneme přesunout do vládní rozpočtové rezervy, protože jiná možnost v zásadě už není v rámci druhého a třetího čtení. A bohužel jsem si skoro jist, že scénář se bude opakovat, že vládní koalice ruku v ruce odmítne všechny návrhy na úspory ve výdajích, abychom příští rok v srpnu nebo v září v ostré volební kampani slyšeli: To sice byl schodek 60 miliard, ale my hospodaříme mnohem lépe.

Protože jestli ta chyba za rok 2016 mezi plánem a skutečností bude v objemu 70 až 80 miliard, tak to už je významná chyba a významně chybný odhad.

To se prostě stane.

A teď si položme jednoduchou otázku. Příští rok nás čeká ekonomický růst. A jaký je plán? Možná mírně, ale přebytkový. A vláda naprosto nelogicky přináší schodek, nebo návrh schodku ve výši 60 miliard.

A tam ta úspora je obrovská, nebo možná úspora obrovská.

To nikdo nemůže zpochybnit. Tabulka je k dispozici všem.

Tak to není žádný problém to navýšit o 25 miliard. Patřím k těm, kteří hodnotí výsledky státního rozpočtu skutečně až v prvním lednovém týdnu, protože jednotlivé dílčí měsíce jsou sice nějakým vodítkem, ale nedávají úplný obraz o hospodaření státu.

Jsou to data veřejně přístupná a věřím, že mnoho poslanců s nimi pracuje a pravidelně si ty zprávy pročítá a porovnává... Možná bych požádal ty, které to nebaví, že by mohli mluvit jinde. Já plně souhlasím. Prosím o klid v Poslanecké sněmovně. Vím také, že mnohé investice se účtují na konci roku, na konci stavební sezóny. A tam byl propad proti loňskému roku 37 miliard investic.

To by byla určitě dobrá zpráva a byl by to jeden z argumentů, které byste mohli používat jako vládní poslanci, proč je ten navržený schodek tak vysoký. Bohužel to tak není. A bohužel taky platí, že v té debatě jsou to jenom čísla. Dal jsem si tu práci a porovnal jsem si tiskové zprávy Ministerstva dopravy z minulých tří let s tou letošní.

A je to tam. A my přece všichni chceme, aby se ty stavby zahájily. Nepřeme se, které dálnice.

Ale je to pořád dokola. Bohužel. Ale je to jedna z příčin dlouhodobých. Abych byl spravedlivý, není to minus pouze této vlády, ale i těch vlád předchozích, že se nám nedařilo zjednodušit stavební řízení. A uvidíme, jak dopadne tento pokus, protože odpor bude veliký.